Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, členové vlády, já svou zpravodajskou zprávu nebudu mít dlouhou, protože pan ministr ve svém zdůvodnění prakticky řekl skoro vše.

Proto je opravdu nezbytné provést novelizaci zákona o obalech stanovením cílů recyklace, respektive využití pro obaly uváděné v České republice na trh povinnými osobami či pro odpady z těchto obalů.

Tato úprava je především technického charakteru a nemá dopad na věcný obsah zákona.

Vycházíme tím vstříc připomínkám a návrhům neziskových organizací, které se zdají být relevantní. Proto vítám veto na projednání podle § 90. Chci vás proto požádat o propuštění zákona do druhého čtení a v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení doby pro projednání na pět dnů a přikázání výboru pro životní prostředí. Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, se zájmem jsem si vyslechl slova nového ministra životního prostředí, který před pár dny prohlásil, že Ministerstvo životního prostředí je nebo bylo rejdištěm lobbistů. O to víc mě ovšem překvapuje, že první zákon, který ministr životního prostředí pan Brabec předkládá, byl patrně lobbisty velmi silně ovlivněn, neli přímo napsán. Podívejme se prosím, jaké cíle si stanovuje Ministerstvo životního prostředí v oblasti recyklace odpadu.

Jaký je tedy navrhovaný zákon, který stanovuje tyto cíle? Víceméně rezignuje na zvýšení snahy o recyklaci odpadu a rozhodně rezignuje na ochranu životního prostředí. Děsí mě, že tento zákon předkládá ministr životního prostředí.

Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Konečná. Prosím, paní poslankyně.

Jenom si uvědomme, kdo na tom ministerstvu vládl předcházejících pět let. Děkuji, paní poslankyně. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se to pokusil vzít krátce.

Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče. Já bych s dovolením reagoval prostřednictvím pana předsedajícího na slova paní poslankyně Konečné. Tento návrh předkládá současný ministr životního prostředí. Já si myslím, že to tady nezaznělo, takže s cíli ztotožněn je a za ně je tedy plně zodpovědný současný ministr životního prostředí. Děkuji panu poslanci. S přednostním právem se přihlásil pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Zjevně mi pan kolega ještě neodpustil výsledek TOP 09 v Ústeckém kraji. Ale co nemůžu popřít a tam samozřejmě má pan kolega pravdu, že stávající míra recyklace je prostě momentálně vyšší, ale upřímně řečeno, ta směrnice, respektive nově navrhovaný zákon nebo novela má ještě přísnější cíle, než má dneska směrnice Evropské unie. To znamená, my jdeme ještě do přísnějšího už teď.